Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ druhé čtení

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Dobrý den. Moc děkuji za předání slova, paní předsedkyně. Dobrý den vám všem, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych už pouze ve stručnosti uvedla ve druhém čtení návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který je prvním ze dvou současně předkládaných zákonů regulujících environmentální dopad některých jednorázových platových výrobků. Cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2019/904, o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí do českého právního řádu. Předmětem úpravy navrhovaného zákona je přijetí opatření zajišťujících plnou transpozici této směrnice. Jedná se zejména o tato opatření: Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu. Označování výrobků za účelem informování konečného uživatele o přítomnosti plastu ve vybraném plastovém výrobku. Zavedení systému rozšířené odpovědnosti výrobce pro určité druhy vybraných plastových výrobků a s nimi spojené povinnosti. Především půjde o úhradu nákladů obcím na úklid odpadů z těchto výrobků. Provádění osvětové činnosti pro konečné uživatele vybraných plastových výrobků. Další opatření jsou pak upravena v doprovodném změnovém zákoně, ve sněmovním tisku 56.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 55/1 a 2. Prosím nyní, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro životní prostředí, paní poslankyně Berenika Peštová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně.